Děkuji za pozornost.

Jeden návrh jsem předložil já, druhý předložil pan kolega Zemek. Oba se týkají, jak už jsem řekl, přibližně téhož, ale je zde možná zásadní rozdíl v motivaci.

Když jsme se snažili zjistit, na co ty peníze, tato navýšení, budou vlastně těmi neziskovkami použity, tak jsme se nemohli ve struktuře toho rozpočtu, která je podle mého názoru poměrně nepřehledná, dobrat odpovědi, kam ty peníze tedy půjdou.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Zahradníkovi.

Vážený pane premiére, vládo, pane předsedající, kolegyně a kolegové, nechci vás přesvědčovat pro hlasování, jenom bych vás rád informoval, že finální verze usnesení výboru pro obranu, kterou jsme navrhovali, přesun 2,28 mld. ve prospěch kapitoly Ministerstva obrany, tak aby byla hlasovatelná, je v návrhu B30 kolegy Stanjury.

Hlasovat jistě budete asi sami, zcela individuálně.

Já jsem celkem rád a zaznamenal jsem, že se ten návrh diskutuje poměrně vážně, i když je finančně asi jeden z největších. To mě z jedné strany těší. Z druhé strany to, co bych vám rád dal k přemýšlení nebo zamyšlení, je to, že hlavní argument, který jakoby míří proti tomuto pozměňovacímu návrhu, je, že resort Ministerstva obrany není schopen ty prostředky čerpat, ani stávající, nebo že mu zůstávají, a to znamená, dále přidávat na obranu je jakoby neefektivní. Ta otázka, která stojí za zamyšlení, a já ji nechci hrotit, je, zda argument, že nejsme schopni modernizovat svoji obrannou kapacitu a výkonnost, je proto, abychom na ni nedávali prostředky, abychom na ní dále šetřili.

A ty se prostě podle mého názoru úplně nepotkávají dobře, aspoň to byl můj základní dojem. Takže já bych byl rád, aby pro příští období tahle debata zejména z hlediska kapitolního sešitu a Ministerstva financí byla daleko hlubší, věcnější a více zohledňovala argumenty, které my přinášíme. A poslední věc.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane premiére, vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, já bych vás chtěl požádat o podporu pozměňovacího návrhu uvedeného pod písmenem B6, týkajícího se rekonstrukce bývalé věznice v Uherském Hradišti. Velmi stručně. V historii města Uherské Hradiště hrálo vězeňství důležitou roli.